Můžete mi namítnout, že mám ten pohled zkreslený.

Tak asi to není ta nejmenší obec, ale není to zase až tak velká část.

Věřím, že normální argumenty a zdravý rozum za malou chvíli zvítězí. Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura, poté pan předseda Bartoš. Tak já si vezmu za svá slova Martina Kolovratníka. Tak ráno vstane, podívá se z okna a zjistí: Nejsou novináři, nepojedu na kole, pojedu služebním vozem.

Musíme najít nějaké důvody, přece si nepřiděláme práci.

I tak by to bylo porušení českých zákonů, protože by někdo neoprávněně nakládal s osobními údaji. Nevím, jak to tam je, ale vůbec to nevylučuji. A my jsme v českém parlamentu.

To je řešení.

Potká někoho před domem, napíše dle Pirátů, já jsem to říkal, seznam kontaktů, přijata výhoda: občan mě slušně pozdravil.

Děkuji.

Ten zákon teď platí a cílem pozměňovacího návrhu je ty věci utajit. Já jsem občan, mám ke státu obrovské množství povinností, kam všechno někde vyplňuji, a stát má vůči veřejnosti asi dvě informační povinnosti.

Tam jsou naprosto jasná pravidla. Prostě kde není důvěra, tam existuje kontrola.

Je to nejlepší obrana proti nějakým kampaním jiných stran: Bartoš se setkal s Babišem. A o čem jste se bavili? Je to tam napsané!

A ten zákon platí. Takže nevytvářejte nějakou skupinu zlodějů, prostě ten zákon je platný tak, jak teď je, a ta změna má, tedy z vašeho pohledu, nějakým způsobem ulevit těm starostům. Prostě stát, veřejná služba, lidé, kteří do ní vstupují, prostě holt musí se svou kůži na trh. My tohleto děláme a evidentně to občané chtějí. Děkuji. Paní poslankyně Černochová. Děkuji. Já jsem si udělala pár poznámek na vystoupení mých předřečníků. Jednak tedy vlastně, možná si to pan kolega Bartoš, vaším prostřednictvím, neuvědomuje, ale dal za pravdu panu Stanjurovi. To za prvé. Za druhé v reakci na kolegu Birkeho vaším prostřednictvím. S tím trestním oznámením to tak není.

Mně skutečně přijde strašně nefér vůči stávajícím kolegům, kteří v zastupitelstvu jsou, aby skutečně oni museli v tuto chvíli dokladovat všechny věci, včetně údajů svých manželů, manželek. Mimochodem, to není o tom, že já bych chtěla něco tajit. Já jsem zveřejňovala své majetky dávno předtím, než jsem podle zákona musela. Bylo to moje svobodné rozhodnutí, považovala jsem to za férové vůči svým voličům a myslím si, že tento přístup zvolila celá řada komunálních politiků. Takže já bych zůstala u toho za sebe jako dlouholetá komunální politička, já podpořím každý návrh, který dopad toho zákona zmírní. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Válek, poté pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče. Tak ale zase je hezký den, sluníčko svítí.

Nechceme, a nikdo to tady nepodporuje těmi pozměňovacími návrhy, tvrdit, že komunální politici, politici na malých obcích jsou zloději, kteří se vrhli do té práce pro ty obce proto, aby se obohatili.

Tak tolik za mě. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Kopřiva. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, pokud se moje emotivní vystoupení někoho dotklo.

Je to jenom diskuse o tom, do jaké míry a jaké nástroje použijeme.